Já také děkuji. Ano, tak já otevírám rozpravu a prosím. Děkuji za to představení tohoto tisku panem ministrem i panem zpravodajem. Jde spíše o technicistní novelu. A vzhledem k tomu, že nás relativně tlačí čas, tak bych navrhl zkrátit lhůtu na projednání ve výborech na třicet dnů. Pan poslanec Skopeček se hlásí do rozpravy.

Vzhledem k tomu, že má akciovým společnostem ukládat povinnost zveřejňovat svoji politiku odměňování a zpřístupnit tak platy svého managementu i konkurenčním subjektům, což doposud tak nebylo, tak to nepovažuji za technicistní záležitost, ale za poměrně revoluční záležitost.

Děkuji. V tuto chvíli neregistruji ani faktických poznámek, ani přihlášek do rozpravy. Nevypadá to, že by se někdo hlásil z místa. Já tedy rozpravu končím. Návrhy na vrácení či zamítnutí nezazněly, takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? A pokud zde není žádost o odhlášení, tak zahájím hlasování o přikázání garančnímu výboru. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru?

Čili já bych navrhl jednak hospodářský výbor.

Ano, děkuji. To jsou dva návrhy. Pokud tomu tak není, tak nejdříve budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh také nebyl přijat. A nyní se vyrovnáme s návrhy na zkrácení lhůty. Bylo zde navrženo zkrácení lhůty na projednávání ve výborech o třicet dní. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Takže budeme projednávat ve standardní době. Já vám děkuji. To bylo poslední hlasování v rámci tohoto bodu. Děkuji navrhovateli a zpravodaji a posuneme se dál.